Proto prosím o podporu zařazení tohoto bodu. A ještě jednou upozorňuji, vaši zástupci hlasovali pro usnesení komise pro odposlechy, které doporučuje založení dané komise. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. K pořadu schůze s přednostním právem je dále přihlášen pan předseda Jurečka. Děkuji.

Je to více než 4 100 lidí, kteří tehdy v Rusku položili život také za to, že jsme mohli jako samostatný československý stát vzniknout.

Já poprosím, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, takto na nás pokřikovat je úplně zbytečné.

Ta rada má zákonem jasně dané povinnosti, má jasně daný status.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si také dovoluji navrhnout zařazení nového bodu.

Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Filip, poté pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura. Všechno přednostní práva. Děkuji, vážený pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, já budu stručný.

Ten důvod je prostý. Protože tak jak tady předřečník řekl, v případě přijetí senátního návrhu se nám zhroutí vyplácení těch kompenzací.

To usnesení k tomu nově zařazenému bodu, který by byl právě po projednání tisku 850, druhém bodu dnešní schůze, by znělo: